To je, myslím, vše, co bylo nutné v této chvíli říci. Pan poslanec Kučera chce vystoupit k proceduře. Prosím, pane poslanče.

Takže podle mě jeden druhý nevylučuje, to znamená, že podmínka, že pokud projde C2, není hlasovatelný C3, je dle mého nesprávná.

Ano, dobrá. V tom případě se zeptám, jestli ještě někdo chce vystoupit k proceduře. Není tomu tak.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím tedy pana zpravodaje, aby nám jednotlivé návrhy uvedl a rovněž nám sdělil, jaké je stanovisko výboru, a také poprosím pana ministra o stanovisko. Děkuji. Hlasujeme o legislativně technických. Pan ministr?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh? Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Další prosím. Konstatuji, že tím je nehlasovatelný návrh D1. Pokračujeme dál hlasováním o návrhu B.

Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C1.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Tento návrh nebyl přijat. Nesouhlas.

Pardon, já toto hlasování prohlašuji za zmatečné, protože mi zde naskočily faktické poznámky. Budeme hlasovat ještě jednou.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. D7 a D1 se staly nehlasovatelnými přijetím předchozích pozměňovacích návrhů.

Tento návrh nebyl přijat. Dále prosím.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Dále prosím. F2 se stal nehlasovatelným.

Kdo je proti tomuto návrhu?